Takže to není žádné alibi, to není žádné vymlouvání.

Ale zrovna v této době rekordních peněz, které se naší vládě podařilo vyjednat v rámci evropského financování, tedy ať už jde o Modernizační fond, nebo o Operační program Životní prostředí, právě třeba na kotlíkové dotace nebo národní fondy, to má konkrétní dopady. Takže na to chci upozornit a je potřeba to tady říct s plnou vážností. Děkuji, pane ministře.

Výborně, děkuji. A nyní se přihlásil pan ministr v demisi Lubomír Metnar. Máte slovo, pane ministře, a připraví se pan ministr Adam Vojtěch. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nemohu nezareagovat na tu debatu, což budou dopady rozpočtového provizoria na rezort Ministerstva obrany na armádu, potažmo na obranyschopnost této země. Některé věci tady samozřejmě zazněly, ale já je chci opět zdůraznit a akcentovat, že v případě rozpočtového provizoria nastane nemožnost zadávání veřejné zakázky či uzavření smluv především u velkých projektů, které rezort Ministerstva obrany realizuje v rámci rozvoje svých schopností. Tak jak již zaznělo, jednotlivé rezorty v období rozpočtového provizoria obdrží podle pravidel jednu dvanáctinu původně schváleného rozpočtu každý měsíc. V rozpočtovém provizoriu není možné zahajovat velké projekty, veřejné zakázky, protože při jejich spuštění je třeba mít krytí na celý projekt.

V prostředí Ministerstva obrany se tím pádem projeví výrazné zpoždění s velkými projekty, jelikož tyto bude možné zahájit až po schválení nového rozpočtu, tedy po odpadnutí rozpočtového provizoria. Po něm ovšem bude navazovat ještě další část, a tu chci rovněž zdůraznit, takzvaná administrativní část, kdy se data za období rozpočtového provizoria budou muset prvně nahrát do systému a následně bude možné činit další kroky.

U těchto projektů je třeba vázat vyjednávání s dodavateli na jasné parametry financování.

S ohledem na dobrou ekonomickou situaci jsem v posledních letech nechal sestavovat rozpočet Ministerstva obrany jako maximálně proinvestiční. Bylo potřeba dohánět deficit z minulých let.

Vzhledem k tomu, že mnoho investičních projektů je víceletých, snížení rozpočtu jednoho zásadně ovlivňuje i plány let následujících. Je to zničení základny, od které se odvíjí reálnost plánů dalších let, respektive by se vytvořila vysoká míra rizika při sestavování těchto víceletých plánů. Je třeba říci, že nelze zásadním způsobem krátit mandatorní výdaje. To je všem jasné, těm lidem musíme zaplatit, musíme jim dát plat za práci, kterou odvádějí. Stejně tak oblast ostatních běžných výdajů je u rezortu Ministerstva obrany téměř na minimální úrovni, aby zajistila nezbytný výcvik vojsk, provozuschopnost techniky nebo i například financování tolik v tuto chvíli nezbytného zdravotnictví cestou příspěvku do vojenských nemocnic. Případné krácení či škrty by musely být učiněny především v oblasti investic.